Děkuji, pane senátore. Zeptám se, zda se někdo hlásí. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vypuštění nemajetkové újmy je věc, o které jsme v ústavněprávním výboru v Poslanecké sněmovně diskutovali se zástupci Ministerstva vnitra, kdy také bylo v původním materiálu odůvodnění, že správní orgány na to nemají ani kapacitu, ani vzdělání, ani jiné věci a že by to být nemělo, a ať se ten, komu vznikne přestupkem nemajetková újma, obrátí na soud. Nakonec ústavněprávní výbor přijal tento pozměňovací návrh. A není úplně zcela pravdou, že se do tohoto sněmovního tisku dostal až při projednávání tohoto zákona, sněmovního tisku 555, ale už při předchozím projednávání přestupkového zákona, který byl v minulosti, nebo před krátkou dobou a ještě nenabyl účinnosti, a pouze do tohoto zákona se to promítlo. Při jednání se zástupci Ministerstva vnitra při projednávání tohoto zákona jsme i se správními orgány o tom hovořili a oni řekli, že je to sice pro ně zátěž, ale že jsou schopni tuto činnost nakonec vykonávat. Důvodem toho, proč by měla být správními orgány řešena i nemajetková újma, je určitě sjednocení toho, kterými věcmi se správní orgán zabývá. Pokud je někomu přestupkem způsobena majetková škoda třeba krádeží nebo poškozením cizí věci do 5 000 korun, tak správní orgán rozhoduje o náhradě škody a je to součástí toho řízení. Vyrozumívá takového poškozeného a s takovým poškozeným pracuje a stává se účastníkem řízení. Pokud se při přestupku, nebo pokud je poškozenému při přestupku způsobena nemajetková škoda, například je mu pouze vyražen zub, tak takový člověk není účastníkem řízení, správní orgány ho nevyrozumívají a jeho náhradu škody odkazují na řízení před soudem. Ústavněprávní výbor došel k tomu, že poškozený je ten, komu vzniká újma. A je úplně jedno, jestli ta újma je materiální, nebo nemateriální. Vzniká újma.

Žádnou mezinárodní smlouvu o přestupkových věcech dodneška v přestupkovém řízení nemáme sjednánu, ale je to, kdyby náhodou někdy do budoucna.

Za poslanecký klub KSČM říkám, že my podporujeme tu verzi, která vznikla zde v Poslanecké sněmovně. A jak zmínil pan ministr vnitra, jeho postoj je neutrální, to znamená, správní orgány se umějí poprat s oběma verzemi a bude to ku prospěchu českého práva, byť možná přidáme určitou práci správním orgánům. Ale správní orgány chceme mít snad kvalitní tak, aby byly schopny posuzovat přestupkové jednání v majetkové i nemajetkové újmě. Děkuju vám za pozornost i za podporu. Děkuji, pane poslanče. Zeptám se pana navrhovatele, popřípadě pana zpravodaje na závěrečná slova. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Prosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami, protože jsem na žádost z pléna všechny odhlásil.